Fajn, to zní moc hezky, ale jak hodláte definovat, které profese jsou náročné, aby zaměstnavatel mohl odvádět vyšší pojistné za svého zaměstnance?

Děkuji za odpověď. Děkuji. Pan ministr je řádně omluven.

Je tedy vzata zpět ta omluva.

Vážení přítomní členové vlády, děkuji za vaši přítomnost.

Já bych se ho chtěla zeptat, v jaké fázi to je, jakým způsobem případně prodej bude probíhat, protože vím, že samozřejmě je v nabídkovém řízení, pokud to tak mohu nazvat, ostatním státním organizacím, a případně jakou cestu zvolí k prodeji, protože těch cest je v souladu se zákonem o státním majetku několik, abychom vyvrátili možná mýty, které běhají po sociálních sítích. Takže děkuji za tu odpověď.

Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vás ujistit, že zámek Štiřín nebude prodáván. Z pohledu Ministerstva zahraničních věcí, které je zřizovatelem příspěvkové organizace Zámek Štiřín, jsme velmi důkladně vyhodnotili rentabilitu tohoto zařízení a příspěvkové organizace vůči Ministerstvu zahraničních věcí a vůči hlavnímu poslání Ministerstva zahraničních věcí, což je logicky zastupování zájmů České republiky navenek, a došli jsme k závěru, že nevyužíváme dostatečně zámek Štiřín, stejně tak, že tam jdou peníze z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které by mohly být použity řekněme více na to, k čemu ministerstvo je zřízeno. Z tohoto důvodu jsme oslovili Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se kterým nyní připravujeme převod, to nezastírám, převod toho objektu do jeho dispozice.

Takže já rozhodně nic neprodávám, pouze jsem vyhodnotil, že my ten objekt nevyužijeme. Finanční prostředky, které tam plynou, neplynuly na zahraniční politiku.

Já bych chtěla poděkovat za tu odpověď.

Je to z mého regionu a myslím si, že určitě vláda či jiné zařízení spadající pod vládu má prostor pro využití, protože v minulosti se používal pro různé kongresy a tak dále. Děkuji a táži se, zda pan ministr má zájem o reakci?

To ale už nebude starostí Ministerstva zahraničních věcí a nebude to starostí mojí. Děkuji. Ještě načtu zase došlé omluvy.

Prosím. Děkuji za slovo.

Je si vědom problému, který spočívá v tom, že akademičtí pracovníci mají aktuálně především ve společenskovědních oborech, humanitních oborech, někdy i o 15 000 menší platy než v regionálním školství, a je to věc, kterou považuje za prioritu a chtěl by ji vyřešit. Vím, že ustavil pracovní komisi, která by se tím měla zabývat, a že sbírá data. Na podporu vlastně tohoto záměru vznikla i petice, kterou v současné době podepsalo přibližně už 1 900 lidí.

Děkuji.

Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Uvedl bych tuto osobu.

Ve všech měsících zmíněných, to znamená od ledna do září, tam dochází k patrnému poklesu.